Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je v části zaměřené na výdaje státního rozpočtu ideální pro běžné cyklické výkyvy ekonomiky, ale v době razantního propadu, kdy dochází ke zlomu trendů a k přenosu následků recese do dalších let, nutí k přehnané fiskální restrikci. Toho si je vědoma i Evropská komise.

Tím otevřela prostor pro zvládnutí mimořádné situace tohoto roku a potenciálních budoucích následků.

V tomto ohledu vyzývá Evropská fiskální rada k využití příležitosti, kterou nabízejí současné historicky nízké úrokové sazby.

Ty ovšem na rozdíl od nás nemusí k novele národního zákona vůbec přistoupit.

Chtěli jsme být papežštější než papež. Patrně proto, že se zde tehdy hledala ústavní podpora zákona, ze které nakonec sešlo. Zda to byl záměr, či nikoli, nechci spekulovat. Zůstalo však toto nekoncepčně striktní omezení, že k plnému návratu na střednědobý rozpočtový cíl musí dojít ihned příští rok. A já vás, dámy a pánové, žádám o nápravu tohoto stavu. Někteří z vás namítají, zda si vůbec můžeme dočasné rozvolnění pravidla dovolit.

Nepřijetí novely by znamenalo pouze cestu drastické fiskální restrikce a další hospodářský propad. Vzpomeňme si na období před deseti lety. S cestou z krize pomocí silné fiskální konsolidace máme jako země své negativní zkušenosti.

Opravdu chceme jít stejnou cestou? Vlastně ani ne stejnou. Tehdy totiž dosáhla výše konsolidace na úrovni státního rozpočtu 110 mld. korun za čtyři roky. Nyní by to muselo být 150 mld. korun za rok.

Poučme se a zvolme tentokrát jinou cestu. Před ukončením mého projevu mi dovolte, abych se věnovala oponentnímu názoru Národní rozpočtové rady k novele tohoto zákona. Jako právník musím konstatovat, že velmi lacině, aniž by si dikci zákona ověřili a konfrontovali stanovisko rady jak s předmětnou národní, tak evropskou legislativou.

Bez škrtů či zvýšení daní.

Stejně tak jednorázové a přechodné operace uvedené ve druhém odstavci stejného paragrafu nelze aplikovat.

A jelikož je propad příjmů záležitost změny trendu, nikoli pouze hospodářského cyklu, běžné nástroje nestačí. Je třeba přistoupit k dočasnému uvolnění fiskálního pravidla. Ke změně, která nevnímá budoucnost pouze omezenou optikou rozpočtu, ale ve všech souvislostech a vazbách společenského a ekonomického rozvoje.

Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně a vážení poslanci, se vším, co tady bylo řečeno, souhlasím.